Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana předkladatele. Vaše faktická poznámka. Tak za prvé, ten návrh směřuje vrátit sazby do doby před druhým pilířem.

Vy přece neustále kritizujete, že vláda Mirka Topolánka snížila přímé daně a daně těm aktivním a pracovitým zhruba o 80 mld. ročně.

Tohle jsme opravdu prosadili mí předchůdci a kolegové, a to vy velmi rádi kritizujete.

V tomhle jsme dlouhodobě postupovali. Ty desítky miliard každý rok zůstaly daňovým poplatníkům.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Debata, která se tady odvíjí mě tady zaujala slova pana předsedy rozpočtového výboru. No, jakým jiným způsobem?

Prostě na koaliční radě se řešilo, jestli nepůjdeme rovnou na 10, a teď tady zaznívá ne takovýmto způsobem.

Jak se říká, cítíteli se skvěle, buďte bez obav, přejde to. Ono přejde i to skvělé období dobrých ekonomických výsledků. Pojďme uvážit ale já určitě se přimlouvám za to, abychom na půdě této Poslanecké sněmovny vedli seriózní diskusi minimálně o té snížené sazbě. A můžeme diskutovat o zvýšené, jak navrhuje předkladatel, jestli 19, jestli 20 nebo něco, ale v každém případě platí, že zachovávat daně tak, jak jsou, a v tom souhlasím s kolegy z pravicové opozice, znamená jejich zvyšování, protože měli jsme se dostat do režimu jiného. V našem volebním programu Úsvitu bylo minimálně to vrátit o to procento na 20 a 14. A jestliže tento návrh je podobný, tak my určitě ho budeme podporovat.

Pojďme o tom seriózně diskutovat na plénu Poslanecké sněmovny, ve výborech a za náš poslanecký klub říkám: určitě podpoříme propuštění do druhého čtení. Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo. Děkuji.

A také jste jim odhlasovali zvýšení DPH. Nyní tedy pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Samozřejmě pokud se přidá i ODS nebo pan kolega Stanjura, tak určitě budeme rádi.

Je mi ovšem velmi líto, že neřekl a nepřišel na náš klub pro podporu tohoto svého pozměňovacího návrhu. Tolik mé vyjádření k tomu. Ano, registruji pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím. Tak pro pana poslance Klašku vaším prostřednictvím.

Co tam připravujete? Vypouští se jeden paragraf a už to připravujete rok. To za prvé.

Je to velmi nezvyklé, ještě jsem se s tím nesetkal, že by předseda opozičního klubu byl pozván na jednání vládního klubu. Ale když mě pozvete a já budu moci, tak rád přijdu.